Myslím si, že ten problém tady rostl mnoho let dávno předtím, než vzniklo hnutí ANO, musím přiznat, ale za těch osm let, co ANO mělo Ministerstvo pro místní rozvoj, se ta situace výrazně nezlepšila. Já bych jenom ještě a je to taková oblíbená tabulka, kterou i mí přátelé občas ukazují, a to je ta rychlost stavebního povolení.

Když se podíváme na tu mapu třeba evropských zemí, tak rychlost či pomalost stavebního řízení je dána mnoha faktory, například digitalizací. I kdyby nakrásně vznikl nyní Nejvyšší stavební úřad, tak to oblast digitalizace nezrychlí ani o píď.

Jinak musím s paní předsedkyní výboru Dostálovou souhlasit, nicméně věci, které jsou zákonu vytýkány, v tom zákoně zůstávají.

Já si myslím, že otázka toho, na jaké míře budou zastoupeny úřady v obcích, již byla vyřešena. Já jsem preferoval jistou integraci na úrovni ORP a detašované pracoviště v obcích, které o toto budou žádat. Nakonec na tom nebyla dohoda, ostatně tento model nebyl ze strany samospráv dobře přijat. Nakonec jsme využili statistiky dostupnosti stavebních úřadů, které předložilo Ministerstvo vnitra, kde jsme potom řešili, co je ta dostupnost a zastupitelnost 35 kilometrů a dále. Ale já bych to stáhl. Já jsem chtěl reagovat na některé věci, ale ony souvisejí s tou věcnou novelou, a já věřím, že ve velmi rychlém sledu už je v mezirezortním připomínkovém řízení věcná novela, že všechny tyhle debaty svedeme v momentě, kdy budeme projednávat tu věcnou novelu stavebního zákona. A já věřím, že i v nejbližší době otázky týkající se územního plánování a regulačních plánů, protože to je další novelizace, které se ten návrh, který předložila paní Dostálová v minulém období, ani ten náš z hlediska časových důvodů nedotýká, já si myslím, že tam je hodně zakopán pes. Co říci závěrem? Myslím si, že ten odsun jsme avizovali. Bohužel, nedošlo k dohodě před koncem tohoto roku, kdy jsme fakticky mohli zrušit celý náběh. Teď tedy pracujeme s tím, že odsouváme platnosti některých jeho částí, a i z toho důvodu, že jsou v těch pozměňovacích návrzích v tuto chvíli načteny snad dva, tak já bych pak zároveň chtěl požádat o zkrácení projednání mezi druhým a třetím čtením na 7 dní. Děkuji, eviduji váš návrh. Prosím, pane ministře. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych rád také podtrhl to, že pro řešení stavebních aktivit v České republice bude pochopitelně stěžejní debata nad věcným návrhem, nad věcnou novelou stavebního zákona, která musí přijít a přijde opravdu co nejdříve tak, aby ve výsledku nejenom že nedošlo ke zdržení procesu, ale naopak abychom zabránili všem rizikům, na které jsme tady upozorňovali a která jsou opravdu velmi významná. Pokud by totiž opravdu měl začít platit stavební zákon v původně schválené podobě, ohrozilo by to nepochybně celou řadu velmi významných záměrů, ohrozilo by to investiční aktivity nejen státu, ale i krajů, měst a obcí, ale také celou řadu konkrétních lidí, kteří mají v plánu stavět svoje domy, kteří mají v plánu stavět bytové komplexy a podobně. Chci zdůraznit jednu věc a reagovat na slova paní zpravodajky, totiž mně se velmi obtížně poslouchá, jak ten nový zákon měl konečně přinést rovné podmínky pro žadatele a pro stát. No, ve výsledku to byla například právě Občanská demokratická strana, která do zákona 416 spolu s kolegy přinesla fikci souhlasného stanoviska a postupně se fikce rozšířila. V tomto směru všechny další počiny budou podle mého přesvědčení nezbytně vázány právě na vyrovnání podmínek pro veřejnost a pro stát, aby se opravdu všem měřilo stejným metrem a aby stát lhůty dodržoval. Když jsme u toho a podíváte se na prodlužování lhůt, tak bohužel předchozí osmileté období přineslo největší zdržení, takže ti, kteří teď tady hovoří o přednostech nového stavebního zákona, by ale zároveň měli říct, pokud nejsou pokrytci, že k největším faulům v tomto směru došlo právě v uplynulém osmiletém období, že největší zdržení u drobných staveb přineslo závazné stanovisko orgánu územního plánování, kde v okolí Prahy se stavby a jejich povolování zdržovaly o měsíce a měsíce, přestože jsme na to upozorňovali a volali jsme po tom, aby tenhle paragraf bez náhrady zmizel. A teď slyšíme, jak nový zákon všechny tyhle vážné problémy odstraňuje. To, obávám se, se nedá fakt pojmenovat jinak než jako pokrytecká pozice. A je férové říct a tady ta výzva a zároveň příslib spolupráce je pro mě důležitým pozitivním signálem že i současná opozice bude připravená pracovat konstruktivně na tom, abychom novou upravenou podobu nového stavebního zákona opravdu uspořádali tak, že nebude do budoucna čelit třeba jednohlasému odporu horní komory, že nebude v rozporu s představami a potřebami měst a obcí a že se podaří najít opravdu širší shodu. Pokládám za důležité, abychom touhle fází odložení prošli co nejrychleji a abychom se především mohli bavit společně na pracovní úrovni nad věcnou novelou a našli řešení, které bude pro Českou republiku teď bych to také rád odpolitizoval nejenom na dělítku mezi vládní koalicí a opozicí přijatelné, ale aby to opravdu bylo rozumné řešení pro Českou republiku. Tady vidím v každém případě světlo na konci tunelu. A zdůrazním ještě jednu důležitou věc.

Nový proces stojí na Portálu stavebníka a bylo jasné, že k polovině příštího roku už by stejně nebylo možné i při nejlepší vůli všech, kteří na tom pracují, ten portál odzkoušet a pustit ho do provozu.